Koho jsem si já mohl vybrat?

Prostě to tak nebylo. A nebylo to tak rozhodně mou vinou. Tak jsem si prostě ty lidi hledal a nebylo to vůbec snadné. Víte sami, že to není snadné. Ano, Česká republika se hemží lidmi, kteří půjdou za 80 tisíc hrubého podepisovat smlouvy za miliardy. Tak takových opravdu tady nenajdete tolik.

Nemohu si pomoct. Čtyři miliardy že tlačíme před sebou. Je to úplně běžné. Podívejte se, co nevyčerpaly jiné rezorty, ale protože to je praxe rozpočtová! A vy to velmi dobře víte. Něco se podařilo, bylo to v určité fázi předjednání. Ty peníze nikam nespadnou, my o ně nepřijdeme. A teď už, abych byl konkrétní.

Těch věcí je celá řada.

Nevím, jestli bychom se skutečně ale neměli vrátit k tomu materiálu, kvůli kterému snad jsme prvotně dneska tady. Nevím, jestli jsem si stačil zaznamenat to moře otázek.

Byla tam rozdělaná od mého předchůdce dvěstědvacetjednička, kterou tady někteří mí kritici tlačili honem do Sněmovny, aby už už to bylo. Dobře, pak začala platit. Ale i pak se ukázalo, že to je prostě nesmírně složitá norma, která má řadu specifických detailů, a ty detaily se tady snažíme vychytat, aby armádu nezatěžovaly, aby to bylo nastaveno co nejpřesněji, nejspravedlivěji, nejefektivněji. A my se tady dohadujeme, jestli tomu byla věnována pozornost. Já jsem neslyšel během celého toho procesu až do třetího čtení ani jednu nějakou kritickou připomínku o tom, že by něco bylo nedovysvětleno, že by tam byl nějaký zásadní rozpor. Já jsem měl zprávy tak, řekněme, příznivé nebo reálně odrážející tu skutečnost, že jsem měl za to, že tady prostě budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, ale ne zpochybňovat ten materiál málem jako celek. Tomu nerozumím. Odpovědi, které si paní poslankyně Černochová vaším prostřednictvím, pane předsedo, vyžádala od ministerstva, a je to prý na zvukovém záznamu, já jsem tam na tom setkání nebyl, tak bylo řečeno, že budou poskytnuty v zákonné lhůtě. A byla tam připomínka ideálně před třetím čtením. To se nestalo, ideálně se nestalo. Já se omlouvám, že ideálně se nestalo, ale v zákonné lhůtě se stane. Ale patrně to tedy nebylo sine qua non, patrně to nebylo něco, co by tu věc mělo blokovat, jinak bychom tady asi vůbec na tom třetím čtení nebyli. Tak teď si říkám, o co nám jde?

To si myslím, že by mělo být pod vaši úroveň. Finanční krytí je zajištěno v tomto roce i do budoucna, co se týče toho dotazu, který tady padl.

Není to vůbec nereálné. Máme na to. Na rozdíl od našeho nástupu na ministerstvo teď už na to máme připraveny projekty, vláda schválila na svém minulém zasedání dlouhodobý projekt rozvoje vzdušných sil a do několika málo týdnů bude předložen stejně dlouhodobý projekt akvizic do oblasti pozemních sil. Takže si dovoluji říct, že můj případný nástupce půjde určitě do lepší konstelace, než v jaké jsem já tu práci zahájil.

Není to tak. Je to projednáno s Generálním štábem, jsou tam záruky Generálního štábu a ten návrh přímo dopadá na 259 vojáků mimochodem také. Čili tam problém není. Trestně bezúhonný. Tam jenom se mohu připojit k tomu, co tady říkal pan poslanec Chalupa. Je to jenom upřesnění, rozhodně to není změkčení. A protože chci šetřit také váš čas, tak asi skončím. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Jako první pan poslanec Stanjura. Máte slovo. Já jsem mluvil jenom o číslech a myslím si, že to není nekorektní debata. Já jsem kritizoval vás, pane ministře, a vy jste říkal: musím hájit ty kluky.

Vlastně jste mi to vysvětlil, ale chci se vás zeptat opravdu, jestli na tom nemáte lví podíl vy jako vaše hnutí, jehož předseda tady tři a půl roku křičí všetci kradnú! všetci kradnú! všetci kradnú! a pak říkáte: lidé se bojí podepisovat miliardové smlouvy. Co kdyby skončili někde při vyšetřování? A pak máte pravdu. Tento problém vidíme na mnoha veřejných úřadech, že se ti lidé bojí rozhodovat, že se to vrací tam a zpátky, protahuje se to, prodlužuje se to. Místo aby ti podřízení věděli, že pokud rozhodnou správně, tak že se jich nadřízený, například ministr obrany nebo starosta nebo hejtman nebo jiný ministr, to je opravdu obecný problém, zastane veřejně a řekne: Oni rozhodli správně, například cena není jediné kritérium, zvažovali jsme i jiné okolnosti a já stojím za tím rozhodnutím.

A to se tady neděje.

Já vám také děkuji. Jako další se s faktickou poznámkou přihlásil pan předseda Kalousek. Máte slovo.